Pane ministře, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh zákona v původním znění předloženém vládou byl technickou novelou, která reagovala na změnu počtu obyvatel ve volebních obvodech do Senátu. Cílem předkládaného návrhu byla změna vymezení těch senátních volebních obvodů, ve kterých došlo k poklesu nebo zvýšení počtu obyvatel pod, nebo resp. nad hranici stanovenou v § 59 odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu České republiky, to znamená plus minus 15 % oproti průměrnému počtu obyvatel připadajícímu na jeden mandát v České republice. Změna vymezení senátních volebních obvodů prováděná pravidelně v letech, kdy jsou vyhlášeny volby do Senátu, v souladu se stávajícím zněním § 59 odst. 2 volebního zákona sledovala legitimní cíl, jímž je zmenšení rozdílu v počtu obyvatel mezi jednotlivými volebními obvody, a to s ohledem na jednu ze základních zásad volebního práva, a to zásadu rovnosti. Ta si nejen žádá, aby každý volič měl stejný počet hlasů, ale zároveň aby každý z těchto hlasů měl stejnou váhu. V průběhu projednávání návrhu zákona v Senátu byla ze strany senátorů zřetelně vyslovena dlouhodobá nespokojenost se systémem, podle kterého se volební obvody do Senátu mění každé dva roky. V některých případech tak dochází k tomu, že jsou konkrétnímu senátorovi z volebního obvodu, za který byl zvolen, odňata území, kterým se při výkonu svého mandátu dlouhodobě věnoval. V důsledku přesunu mezi volebními obvody také dochází k situacím, které zasahují do šestiletého volebního cyklu. Někteří voliči volí do Senátu již po dvou letech a naopak někteří voliči nevolí např. deset let. Výsledkem diskuse na půdě Senátu bylo přijetí usnesení, kterým Senát návrh zákona vrátil Poslanecké sněmovně ve znění přijatého pozměňovacího návrhu. Pozměňovací návrh vypouští novelizační body, kterými měla být provedena změna vymezení senátních volebních obvodů, zrušuje ustanovení § 59 odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu České republiky, které stanoví povinnost pravidelné změny volebních obvodů, a zrušuje taktéž související ustanovení § 97 odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu České republiky.